Prosím paní poslankyni Pokornou Jermanovou, která je řádně přihlášená, a připraví se pan poslanec Aleš Juchelka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Paní předsedající, děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem si samozřejmě přečetla celé programové prohlášení této vlády, ale detailněji bych se chtěla věnovat oblasti kultury.

Jistě se shodneme, že naše země se může chlubit rozmanitým kulturním dědictvím, sahajícím svými kořeny daleko do minulosti.

Můžeme se opřít o skvělé profesionály a rozsáhlou infrastrukturu. Velkým problémem současné kultury u nás je její značné podfinancování a velká závislost kulturního a kreativního sektoru na veřejných rozpočtech.

Jsme svědky toho, že i přes vysokou inflaci nedostali státem placení zaměstnanci v kultuře přidáno v letošním roce ani korunu. Při rostoucí inflaci budou tedy mít v peněženkách peněz mnohem méně. Já se ptám, pane ministře, co s tím budete dělat? Já si myslím, že nic, protože rozhodnutí vlády je jasné, nepřidali jste ani korunu.

Nová vláda počítá se škrty a utahováním opasků v době, kdy kultura už tak krvácí.

To prakticky zastavilo veškeré podpůrné programy, kterých mohly kulturní instituce využívat. To může mít dlouhodobé, někdy i trvalé následky.

V programovém prohlášení nenaleznete nic o skutečné podpoře vlastníků nemovitých památek a objektů, jak s památkovou ochranou, tak bez ní. Naopak se ale vláda zavázala, že vybere národního ptáka, ale to už tady komentovat nebudu, protože to bylo zmiňováno hojně přede mnou. Více než 2 % všech tuzemských zaměstnanců pracuje právě v tomto oboru.

Programové prohlášení nové vlády sice potřebu financí pro kulturu zmiňuje, ale vzhledem k praktickým krokům této vlády tomu moc věřit nemůžeme.

Jaký je však postoj vlády, to se nedozvíte.

Je velkou neznámou, jak velké škrty kulturu čekají. Nebo budeme, pane ministře, překvapeni, že škrty se kultury týkat nebudou?

Jak konkrétně bude vypadat? Bude vůbec pro někoho zajímavá?

Počítá i s tímto nastupující vláda?